Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Hlasování číslo 225, bylo přihlášeno 170 hlasujících, pro 71, proti 94. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 231, bylo přihlášeno 170 hlasujících, pro 71, proti 95. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 233, přihlášeno 170 hlasujících, pro 71, proti 94. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti? Hlasování číslo 234, přihlášeno 170 poslankyň a poslanců, pro 70, proti 95. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 245, přihlášeno 171 hlasujících, pro 69, proti 98. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 246, přihlášeno 171 hlasujících, pro 71, proti 95. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Hlasování číslo 247, bylo přihlášeno 171 hlasujících, pro 70, proti 90. Návrh byl zamítnut. Ano, poprosím o klid.